Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Já bych ještě chtěl reagovat na to, co tady řekl pan kolega Bělobrádek.

Umožňuje to až v rozpravě o tom zákonu jako takovém.

Já jsem ho chtěl nechat hlasovat do dnešní 13. hodiny, protože pan ministr měl opět možnost vystoupit zde, protože zase jednáme od 6. hodiny ranní. Už je tři čtvrtě na jednu, opět mezitím nevystoupil. Já jsem tady včera v noci opakoval jeho slova, která tady stihl říct v své krátké, dvouminutové faktické poznámce. Nám to prostě vadí, že zde není, nám to vadí a nechápeme to, proč je z pracovních důvodů omluven.

Naší vůlí je zabránit tomu, že seberete zákonný nárok důchodcům, na který mají právo, který už jim vznikl a který je chrání před bezprecedentní inflací, kde vy jste jim dostatečně nepomohli. A teď, co se tady událo před chvílí.

Je tady mnoho přihlášených jak v rozpravě, tak s faktickými poznámkami. Pokračujeme tedy faktickými poznámkami pan poslanec Nacher a připraví se pan poslanec Feranec. Prosím, vaše dvě minuty. Na kolegu Bělobrádka, vaším prostřednictvím.

Buď platí obojí, nebo ani jedno, a je to vyvážené pro opozici i pro koalici. Na pana ministra Jurečku: no, pane ministře, ono to není v rozporu.

Takže ono to není v rozporu. A poslední poznámka na kolegu Fleka, to bylo ještě dopoledne, že vlastně za to může vystoupení Tomia Okamury. Já bych chtěl říct, to je taky absurdní vysvětlení, protože my, řadoví poslanci, budeme omezeni na dvakrát pět minut, protože vystoupil někdo s přednostním právem sedm hodin.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, dámy a pánové.

Respektuji právní názor pana Bělobrádka s tím, je to jeho názor.

Prosím poslance, aby na sebe nepokřikovali z místa. Děkuji, paní předsedkyně.